Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se odprezentovali svým přihlášením, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou.

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze.

Takže budeme opakovat to hlasování o určení ověřovatelů.

Kdo je pro navržené ověřovatele.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 91. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslance Víta Rakušana. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 91. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Já než udělím s přednostním právem slovo panu místopředsedovi Pikalovi, tak vyzývám dva přítomné poslance, pana poslance Volného a pana poslance Bojka, aby si nasadili ochranu úst a dodržovali tak vládní nařízení.

Děkuji za to slovo.

Myslím si, že je potřeba to udělat. Já vám děkuji. A nyní tedy budeme hlasovat o pořadu schůze, už nevidím nikoho, kdo by se hlásil s přednostním právem. Budeme tedy hlasovat o pořadu schůze, tak jak byl předložen na pozvánce. Není možné jej jakkoliv měnit.

Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 95, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.